Mohl bych hovořit opravdu velmi dlouho, mohl bych se zmínit i o tom, že příjmy organizačních složek státu z poplatků, které v minulosti byly, ač se to nezdá, v zemědělském sektoru, tak stát ty příjmy nemá, zjednodušeně řečeno, nebo ubývají, to znamená, že už jsme je příliš na zemědělský sektor neposílali.

Závěrem chci říct, že je to udržovací rozpočet, který si žije velmi dobře díky ziskům, které organizace ministerstva zemědělství mají, a není z toho vidět jasná vůle po tom, aby se aspoň z poloviny programové prohlášení vlády nějak naplňovalo. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi, a protože je 13 hodin, ptám se, jestli pan kolega Kalousek tu faktickou poznámku chce ještě teď. Ano, a po té faktické poznámce přeruším jednání pro jednání organizačního výboru a polední přestávku. Předseda klubu po přestávce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za pochopení a trpělivost, opravdu budu jenom velmi krátký. Pan poslanec Bendl si stěžoval na to, že zde není ministr zemědělství, aby slyšel tyto námitky. Já mu chci oponovat a říct mu, že se tím nemusí trápit. Junior ministr zemědělství tady opravdu není, ale senior ministr zemědělství je přítomen.

Vyhlašuji polední přestávku.